Navrhovatele má zastupovat paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou tu nevidím, a stejně tak nemám k dispozici žádné pověření, takže v tom případě ani nyní nelze ten bod projednávat a já ten bod, pokud nikdo nic nenamítá, odložím na konec bloku, kdyby se paní ministryně do té doby dostavila.